Zároveň musí být zvolena taková neinvazivní metoda, aby dětem odběry nezpůsobovaly trauma a bolest, a zároveň aby testy byly státem plně hrazeny. Je třeba, aby takové testy byly na dobrovolné bázi k dispozici i pro občany, aby nemuseli odstupovat bolestivé testy.

Chtělo to čas, ale myslím, že už většina lidí tady vidí, že nouzový stav, plošná opatření a vládní omezování svobod občanů a firem fakticky nic nepřináší. Nepřináší fakticky viditelné změny. Situace kolem covidu naopak poukázaly na to, že nemocnice trpí nedostatkem personálu dlouhodobě, nikoliv jen kvůli covidu. Vládní zákazy a nařízení pouze některé problémy prohloubily, oslabily imunitu obyvatel, oslabily ekonomiku a ožebračují velkou část nejzranitelnější živnostenské a zaměstnanecké sféry a přímo přispěly ke smrti minimálně pěti a půl tisíce lidí, kteří neměli covid, ale omezení jim omezila přístup ke zdravotní péči.

Ale podívejme se na ta čísla podrobněji.

Co to znamená?

Co ty lidi tedy zabilo, když se ukazuje, že to nebyl covid?

Pochopitelně se tím zhoršuje průběh jakékoliv nemoci včetně nákazy koronavirem. To nejhorší je, že čím víc lidí vláda oslabí a dostane do nemocnic, tím je to pro vládu lepší argument, aby likvidovala ještě více svobody a přirozené imunity. Nerostou jen úmrtí nezpůsobené covidem, ale také ostatní běžná onemocnění, jelikož jsou lidé nuceni odkládat zdravotní péči. Raketově na trojnásobek vzrostl také počet psychických obtíží.

Na naše slova došlo až po mnoha měsících a není to dobrá zpráva.

Je tohle země, je tohle stát, který chceme? A to je přece zásadní, aby se sami ohrožení na podnět a pod dohledem lékařů mohli aktivně chránit, případně aby potřebný stupeň ochrany nastavila sociální a zdravotní zařízení.

A to je přesně jeden z problémů.

Analýza přínosů a rizik, to je přece základ každého manažerského rozhodování. Myslím, že vláda, média a my všichni bychom si měli nalít čistého vína. Každý den, kdy vláda zamyká občany a firmy, každý den, kdy média a někteří politici šíří strach, každý takový den zabíjí. Řešení je jediné vrátit zemi do normálu a současně klást důraz na ochranu ohrožených skupin obyvatel.

Nyní se zastavím u očkování. Hnutí SPD trvá na dobrovolnosti a odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. Ale pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by měla vláda zajistit rychlou možnost a výběr bezpečné vakcíny. Už dnes se ukazuje, že vládou řízené očkování pod taktovkou planých slibů z Bruselu nezvládne ani za mnoho měsíců proočkovat ani ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat.

Máme tady také ze strany vlády nevyřešenou otázku, kdo z těch, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by měl být naočkován první.

Lidé, kteří se nám o základní infrastrukturu starají, jsou také naprosto nezbytní. Když nebude elektřina nebo voda, tak republika nebude fungovat.

Jednání bylo svoláno ve formátu, že jsme se tam účastnili předsedové všech devíti politických stran, které jsou v Poslanecké sněmovně.

To znamená buď všichni, nebo tyto politické strany nebudou pro jednání o prodloužení nouzového stavu.

To znamená, aby se vláda soustředila na ochranu ohrožených a rizikových skupin, udržení zdravotního systému bez plošného nouzového stavu.